Třetí oblast je oblast dostupnosti. Tady s vámi částečně souhlasím.

Jestliže říkáte: Byly zde poloprázdné zásobníky tak říkáme, že na začátku topné sezony zde bylo 87 %.

To znamená, prakticky ve všem se pletete. Neříkám, že zásadně, ale jenom ať si to upřesníme. Pak je tady ta dlouhodobá dostupnost.

Ale to jsou fráze, pane ministře.

Ale začněme tím jednodušším a to je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Já jsem zde vystupoval a snažil jsem se to ukázat v pravém světle. Říkal jsem, že celá řada těch takzvaných úprav není nic jiného než triky, účetní triky, rozpočtové triky.

Tak se zastavme u jedné jediné věci a to jsou obnovitelné zdroje.

Bylo to prodiskutováno na expertní úrovni a ten rozpočet podle našeho názoru byl připraven ještě naší vládou věcně a správně. Vy jste přišli s tím, že to nebude 26 miliard korun, ale že dokážete na tomto ušetřit, že to bude 19 miliard korun.

Druhá věc je Ministerstvo dopravy.

Velmi dobře to víte, chybí tam 56 miliard korun.

Druhá věc je ta, že řekl, že má vějíř finančních nástrojů. Vějíř finančních nástrojů pár týdnů před rozpočtem?

My máme pár týdnů před finále rozpočtu a chybí nám na dopravě 56 miliard korun. Ale pozor, pane ministře, tyhle peníze tam chybí už od konce června.

Tak to je rok příští. Ano, měli jsme tam dát víc, s tím s vámi souhlasím.

Co jste dělali celý ten rok? Na co jste se připravili za těch posledních několik týdnů? Vůbec na nic. Pro nás je to tak, že jste Ministerstvo dopravy v tuhle chvíli hodili přes palubu.